Jsou to opatření, která ve svých nižších úrovních nejsou příliš restriktivní, ale jistým způsobem restriktivní jsou.

Upozorňuji na to, že s ohledem na to, co víme o inkubační době tohoto onemocnění a také o tom, že od nákazy do těžkého průběhu stavu a zatížení nemoci jsou zhruba dva až tři týdny, tak i když se teď bude zdát, že ještě dva nebo tři týdny se všechno krásně zlepšuje vlastně bez jakýchkoliv opatření, tak právě za ty dva až tři týdny by došlo k zásadnímu zlomu, který by bohužel byl negativní, a tomu se snažíme těmi opatřeními zabránit. Znovu říkám, že ta opatření, která jsou v určité fázi vždy založena na omezeních, nemůžeme dosáhnout jiným způsobem než nouzovým stavem. Budeme navrhovat, aby byl nouzový stav prodloužen nikoliv jako trest, ale v podstatě pro blaho všech lidí v této zemi. Prosím.

Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, to je naprosto zásadní otázka a moc za ni děkuji. Určitě není záměrem, aby veškerá opatření zůstala tak, jak jsou teď. Ono se mi těžko argumentuje ve chvíli, kdy jsem zatím neprezentoval jaksi to, na čem to bude celé postavené, ale to se stane zítra v jednu hodinu na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví. Ale jedná se o systém opatření na třech úrovních rizik.

A toto je cíl. A když se budeme chovat zodpovědně, tak se během několika týdnů, či chceteli, teoreticky i do konce tohoto měsíce můžeme dostat na takovou úroveň, která sice nebude umožňovat dělat všechno, ale bude rozhodně umožňovat mít daleko hezčí život a daleko hezčí Vánoce, naopak když to neuděláme, tak se velice rychle vrátíme do úrovně pět, a bude to tak, jak říkáte, bude všechno na Vánoce zavřené. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já mám velice jednoduchý a stručný dotaz.

Já jsem se několikrát pokoušel domlouvat na Ministerstvu zdravotnictví, aby se metodickým pokynem nebo po dohodě s výborem odborné společnosti sjednotila pravidla tak, aby tam, řekněme, určité dotazy na orientaci a tak dále vypadly.

Děkuji, pane poslanče. Prosím pana ministra o odpověď. Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, pane profesore, ano, je to tak, jak bylo řečeno. Tato otázka je dlouhodobě předmětem odborných diskusí. Na začátku tohoto roku se nakonec konalo i jednání odborných společností, zdravotních pojišťoven, zástupce SÚKLu a výsledkem bylo, že je potřeba zhodnotit pro a proti, ekonomické přínosy a tak dále.

Některá pracoviště včetně toho, které bylo zmíněno, v tom mají prioritu.

Děkuji. Prosím. Já taky moc děkuji.

Není přítomen.

Děkuji vám. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se zeptat paní ministryně, jak se jí daří připravovat novelu zákona o státním zastupitelství a prosadit ji na vládě.

Já to považuji za velmi zvláštní situaci.